My máme vysokou podporu obyvatel.

Takže za mě jasná podpora.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. My jsme si již své odvykládali v rámci projednávání v této věci. Bohužel, situace na světovém trhu dodavatelů výstavby jádra se vyjasňuje v neprospěch České republiky.

Francouzi, na které mnozí spoléháte, se vyjádřením své ministryně pro jadernou energetiku vyjadřují tak, že Francie ztratila odbornost a možnost stavět jádro.

To je druhý dodavatel, který mohl realizovat Dukovany, čili zase se posouvá ten termín, který si ministerstvo řeklo.

Ne že by to nešlo, ale ty roky a roky navíc k tomu musíte připočítat, a v ten moment se zase dostáváme k neschopnosti splnit již tak opožděné termíny realizace výměny jaderných reaktorů v Dukovanech.

Generaci lidí, kteří jsou ještě nyní těsně v důchodu nebo těsně před důchodem, schopni se naučit a pokračovat a vést českou cestu inteligence, schopné budovat jadernou energetiku, tímto ztratíme.

A my adekvátní náhradu mít nebudeme, protože jsme se politicky, pouze politicky, rozhodli vyřadit jediné dva, kteří jsou reálně schopni stavět a dostavět aktuálně ve světě nyní jádro. Vůbec netvrdím, že Francouzi neumí postavit jádro. Toto si musíme říci a musíme to občanům říci, že prostě to tak je.

Tento zákon projde, bude v českém právním řádu. Je to tak, bohužel.

A teď je jedno, jestli to jsou politické důvody, že nemáme rádi Rusko nebo Čínu, anebo jsou to důvody, že nemáme rádi energii vyrobenou z jádra, protože to neodpovídá naší zelené ideologii, ale prostě bude to fakt.

Reálné technické podklady hovoří proti těm termínům, pane ministře. Vy to asi víte, protože jste se zúčastnil těch debat a konferencí a vnímáte situaci ve světě.

Budeš spoléhat na dotace z Evropské unie za to, že třeba nebudeme mít to jádro, které Evropa a Unie nepovažuje za ekologický zdroj, pouze ho toleruje jako ekologický zdroj, ale nepovažuje ho do budoucna. Dostaneme se ještě více do toho dotačního systému, který v Evropě funguje.